6.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Pana ministra zde nevidím.

Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura.